Co se týká toho lokálního pohledu, tak ten již je nám všem asi nejbližší.

Jádro samozřejmě je významným zdrojem, ale jenom si uvědomme, jaké potíže zaznamenáváme při snaze prosadit navýšení podílu jaderné energetiky na našem energetickém mixu.

Zatím nikdo neví, kdo by to měl financovat.

Jednu věc prostě. Zvyšovala by se naše závislost na dováženém plynu z Ruska.

Není možné tedy stavět do konfliktu ochranu ovzduší jako jeden veřejný zájem a zároveň také naši energetickou soběstačnost a konkurenceschopnost našeho průmyslu jako druhý veřejný zájem. Tyto dva veřejné zájmy není možné stavět do konfliktu, takže jeden musí ustoupit druhému. Prostě je nutné řešit a prosazovat oba veřejné zájmy rovnocenně.

No, určitě tady, jak už jsem řekl, ten problém existuje.

Kdybych se ještě vrátil k těm nekvalitním kotlům pozor na to!

Sto padesát tisíc domácností má tyhle špatné kotle.

Další veřejný zájem není možné realizovat.

To si myslím, že bude stejně vyřešené.